Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že všichni se shodneme na tom, že daně se mají platit.

Samozřejmě, a to si myslím, že se shodneme, je správné, aby těchto 40 miliard, nebo alespoň jejich část, patřilo do státního rozpočtu, ze kterého se pak platí školy, silnice, případně zdravotnictví.

Bohužel Ministerstvo financí nepředložilo relevantní analýzu, zda výběr daní souvisí s tím, že dobře funguje ekonomika a na základě toho se vybírají daně, anebo zda vyšší výběr daní souvisí se zavedením EET. Z toho důvodu, a to je pro nás naprosto klíčové, nemůžeme podpořit zavádění dalších fází elektronické evidence tržeb a budeme hlasovat pro zamítnutí v prvním čtení.

Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní ministryně, členové vlády, kolegyně, kolegové, někteří z vás si stěžovali, že to projednáváme dlouho první čtení. A já si myslím, a jsem optimista, že to nebylo zbytečné.

Nechám si svoji ironii a kritiku a nebudu mluvit o tom, co se tady dělo v minulých letech směrem k živnostníkům a drobným podnikatelům. Dneska máme první šanci to dokázat. Pokud to myslíte vážně, podpořte náš návrh na zamítnutí. Věřte tomu, že to živnostníci ocení.

A to myslím úplně vážně. Takže dneska máme velkou šanci pomoci živnostníkům, drobným podnikatelům, skutečně těm řemeslům, těm řemeslníkům, kteří jsou základem naší ekonomiky, a spolu s námi hlasujte, zamítněme to, a pak vám uvěříme, že nějakou podporu směrem k živnostníkům jste schopni prosadit, nejenom o ní mluvit. Děkuji. Další do diskuse je přihlášen pan poslanec Válek.

Já si nesmírně vážím, že toto se u nás neděje. Nicméně chápu, že Agrofert pomocí svého politického nástroje hnutí ANO likviduje drobnou konkurenci pomocí EET, tak aby se tedy mohl postupně šířit i do těchto oblastí.

Já vám děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejen v předvolební kampani jsme říkali, že stát má sloužit, ne překážet. My to říkáme i po volbách a podle toho se chováme. Musím říci, že ta konzistence v názorech je potřebná a že také prospívá celé politické kultuře. Ideová konference hnutí ANO, která říká, že teď už bude pomáhat živnostníkům, nebude jim házet klacky pod nohy, bude se k nim chovat jako k těm, kteří jsou tou dobrou půdou každé společnosti a pomáhají. My tady dneska máme zákon, který jim značně zkomplikuje život, ale to podstatné, co jim všem vzkáže: díváme se na vás na všechny bez rozdílu jako na podvodníky a jako na ty, kteří mají plnit náš státní rozpočet. To je totiž hlavní vzkaz a hlavní vývod tohoto zákona.

Ale uvědomte si prosím, že je mnoho živnostníků, kteří jsou dneska, blíží se anebo už jsou v důchodovém věku.

Oni si prostě řeknou: už to nemám zapotřebí, abych tady někomu dokládal, ať už papírově, nebo jinak, a riskoval, že si na mě někdo zasedne, zaklekne a bude mi komplikovat život.

My jsme přesvědčeni o tom, že to není tak, že jsou tady živnostníci pro stát, ale on je tady stát pro živnostníky, stát pro občany.